To znamená, já bych navázal na kolegy, kteří říkali, že u našich zákonů někde chybí tečka za větou. Tak tady chybí zásadní věci, které jsou pro nás jako pro opozici důležité, abychom takovému zákonu mohli vyjádřit souhlas, a proto jsme celý tento zákon nepodpořili. Děkuji.